Jinými slovy, vláda tady chystá další tunel na peněženky občanů. Zákon podle našeho názoru zdraží elektřinu těm, kdo nejvíc šetří. Asi nejzávažnější připravovaná změna, budu konkrétní, se týká příspěvku na obnovitelné zdroje. Tento příspěvek ve výši přibližně 44 mld. Kč ročně nyní platí spotřebitelé elektrické energie částečně v platbě za spotřebovanou kilowatthodinu a částečně ze státního rozpočtu.

Nově má být podle návrhu výše plateb odvozena od nejvyšší naměřené spotřeby v případě velkoodběratelů a od příkonu hlavního jističe u domácností a ostatních maloodběratelů. A to je druhá výtka.

Napříště má ale situace vypadat zhruba následovně podle této novely. Výsledkem změn tak může být omezení motivace k energetickým úsporám, což je samozřejmě naše další výtka. S tím opravdu souhlasit nemůžeme. To je opravdu trend, který mi připadá dokonce úplně opačný, než by měl být správně.

Někde jsem četl, že jediným kladem tohoto zákona, když už jsem tedy vyjmenoval několik zásadních záporů, zásadních připomínek hnutí Úsvit, proč v této fázi my prostě nemůžeme podporovat tento zákon a znovu říkám, my navrhujeme, a už jsem to navrhoval tady minule, ale jednání bylo přerušeno, my navrhujeme, a je to procedurální návrh, vrátit tento zákon k dopracování vládě.

Pro spotřebitele to totiž znamená, že podepíše nevýhodnou smlouvu, ale fakt, že je nevýhodná, samozřejmě nezjistíte hned, zvlášť když nejste informovaný spotřebitel, což je většina, ale samozřejmě se to zjistí až v praxi, tedy několik měsíců poté, co už ztratil spotřebitel možnost od smlouvy odstoupit. Logicky. Přijde vyúčtování atd. Distributoři sami navíc varují před zmatkem, protože se může stát, že jeden odběratel bude mít platné smlouvy s několika dodavateli naráz.

Nám připadá, že jsou to tak zásadní nedostatky, které vůbec nejsou tak buď tady bude dlouhosáhlá diskuse a různé přerušování a možné nějaké obstrukce, nevím koho a jak, ale v rámci druhého čtení.

To samozřejmě vzbuzuje otázku, jak to tedy vlastně je, jestli náhodou tento zákon nepsali dokonce, nebo nespolupracovali na něm nějací lobbisté.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, hlavním problémem novely zákona je podle mého názoru to, že se vychází vstříc zájmům monopolu. To znamená, že porostou zisky cizím vlastníkům za rozvod energie, které zaplatí náš běžný zákazník. Energetický regulační úřad má hájit na trhu rovné postavení všech účastníků a je garantem stabilního investičního prostředí.

Už nyní máme ceny za rozvod elektrické energie nejvyšší v Evropě. Primární úkol Energetický regulačního úřadu, tedy ochrana běžných spotřebitelů, se dostává úplně na vedlejší kolej.

Jsem velmi znepokojena, jakým způsobem vláda tlačí energetický zákon. Chci kritizovat nejen samotnou podstatu zákona, ale také legislativní proces, kterým má být zákon schvalován. Jak tu bylo již řečeno, na téma energetického zákona jsem pořádala seminář, kde hlavním hostem semináře byla předsedkyně Energetického regulačního úřadu paní Alena Vitásková, která zákon velmi tvrdě kritizovala. Ráda bych citovala její slova, která tam zazněla: